Není to žádný velký problém.

Bavíme se v částkách desítek stovek milionů, kdy díky tomu byla okamžitě podána dodatečná daňová přiznání. To znamená v podstatě, že se objevil preventivní účinek a podařilo se Finanční správě zacílit daňové kontroly smysluplněji. Chystáme v tomto směru ještě určité úpravy. Dovolte mi jenom stručně poslední větu na závěr.

Takže je to pro nás jedna z klíčových priorit.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za ty informace.

130 tisíc fyzických osob a 50 tisíc právnických osob.

To je číslo k tomu, abychom přesně věděli, o jakou skupinu malých podnikatelů se jedná v tomto návrhu zákona. To nevíme. O této skupině mluví tento návrh zákona, o ničem jiném. Ale není to úplně podstatné.

Šest miliard.

Máme celkový příjem daně z příjmů fyzických osob, který je rozčleněn do tří položek.

Buď máte daň pouze z podnikání, anebo z podnikání a závislé činnosti. Není možné, aby stát nevěděl.

Všech neplátců. A z toho je ještě menší skupina těch, kteří podléhají EET, a ti ostatní ne. A o tom dneska jednáme.

Takže se bavíme o mnohem nižší částce.

Tak já se ptám, kde je nějaké ratio na straně Ministerstva financí a vlády, když se bavíme o tak malých daňových příjmech.

Nemyslím si, že řádově, ale určitě jsem neuváděl přesná čísla. Jsem si toho vědom.

Teď mluvím o ekonomických činnostech, které podléhají nebo nepodléhají EET. Pokud už žádnou novelu nepřijmeme, tak EET budou mít ti, kteří jsou v první a druhé vlně a nikdo navíc. Pokud ji přijmeme, tak k tomu přijde další skupina podnikatelů podle ekonomické činnosti. K čemu by ta novela byla? Pak by mohla upřesňovat pouze postup při udělování výjimek. Já tomu rozumím.